Já vám děkuji, pane ministře.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Kromě toho, že zaměstnavatel bude mít povinnost písemně odůvodnit zamítnutí žádosti zaměstnance o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu pracovní doby, mohou zaměstnanci, pečující o děti mladší 9 let, o osobu závislou na péči nebo těhotné zaměstnankyně navíc žádat o výkon práce na dálku. Tato žádost ovšem není nároková. Zaměstnavatel má opět povinnost případné nevyhovění žádosti zaměstnanci písemně odůvodnit. Co je rovněž důležité, je to, že zaměstnanec, který má zkrácený úvazek nebo kratší pracovní dobu, může požádat o obnovu nebo částečnou obnovu původní týdenní pracovní doby. Tato žádost opět není nároková. Avizuji, že v rozpravě vystoupím s návrhem přidělit tento tisk také k projednání stálé komisi pro rodinu a rovné příležitosti.

Dobrý večer, kolegyně a kolegové.

Já vám děkuji. Ptám se, zda někdo další? Prosím, pan předseda Výborný. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, pane ministře, kolegyně, kolegové, já si dovolím tady načíst v souladu s § 91 odst. 2, a to po dohodě se všemi poslaneckými kluby zde ve Sněmovně, zkrácení lhůty k projednání mezi prvním a druhým čtením o 35 dnů, tedy na 25 dnů. Je to tak, abychom splnili to, co tady říkala přede mnou paní kolegyně, to znamená, je už naplánováno jednání výboru pro sociální politiku, kde ten návrh zákona bude podroben debatě. Jsme domluveni s panem předsedou Kaňkovským, že v případě potřeby je připraven svolat i opakovaně jednání výboru.

Takže ještě jednou prosím, abychom hlasovali o zkrácení lhůty o 35 dnů. Já jsem si váš návrh zaznamenal a poté o něm dám hlasovat. Jak jsem avizovala, tak bych ráda nechala ještě tento návrh zákona, tento tisk, projednat ve stálé komisi pro rodinu a rovné příležitosti. Děkuji, i váš návrh jsem si poznamenal. Končím obecnou rozpravu. Ptám se pana ministra a paní zpravodajky, zda chcete závěrečné slovo? Není tomu tak.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Ptám se, zda máte jiný návrh na garanční výbor? Tedy zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Děkuji, vážený pane předsedající. Dámy a pánové, navrhuji postoupit tento návrh zákona hospodářskému výboru.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Máte slovo.

Děkuji. Prosím. Vážený pane místopředsedo, vzhledem k tomu, že novela zákoníku práce obsahuje obecné ustanovení o doručování písemností mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, prosím o přiřazení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Nevidím žádné další návrhy. V tom případě přistoupíme k hlasování. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přikázání tohoto tisku hospodářskému výboru? Kdo je proti tomuto návrhu?

S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Zahajuji další hlasování a ptám se, kdo je pro přikázání tohoto tisku zdravotnímu výboru? Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 41, přihlášeno je 153 poslankyň a poslanců, pro návrh 64, proti 9. S tímto návrhem nebyl vysloven souhlas. Jako třetí dám hlasovat kdo je pro, aby tento tisk byl přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj?

Kdo je proti tomuto návrhu?

S návrhem nebyl vysloven souhlas. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přikázání stálé komisi pro rodinu a rovné příležitosti? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Jako poslední dám hlasovat o zkrácení lhůty, a to je, že tento tisk a jeho projednávání zkracujeme o 35 dnů, tedy na 25 dnů. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh na zkrácení lhůty na projednávání? Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že jsme zkrátili lhůtu na projednávání na 25 dnů.